Procedura je následující.

Ano, zazněl návrh procedury. Je prosím nějaký protinávrh, připomínka k proceduře? Není, tedy můžeme hlasovat o proceduře tak, jak byla navržena. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Proceduru jsme schválili a nyní budeme podle ní hlasovat. Takže jako první hlasujeme o A, což je usnesení výboru pro sociální politiku. Jenom pro vás důležitá informace, v rámci tohoto usnesení výboru pro sociální politiku se zpět vrací těch osm kalendářních dnů na podání, když zaměstnanec opouští zaměstnání nebo přichází do zaměstnání. Což je z mého pohledu náprava toho, co se stalo před 14 dny. Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Jedná se o rozšíření okruhu zaměstnavatelů zrušením podmínky minimálního počtu zaměstnanců v úrovni 90 % v období, za které bude možné platit snížené nájemné. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 85, přihlášeno 163 poslanců, pro 75, proti 7. Návrh nebyl přijat.